Třetí oblast, ten důvod, proč se píše speciální zákon o veřejnoprávní hospodářské organizaci, to by nemělo být kritikou tohoto zákona. Za prvé návrh zákona se dnes opírá o institut veřejného ústavu dle nového občanského zákoníku, který modifikuje.

Když se ptala paní poslankyně Marková, proč ten zákon nevznikl dříve, když je nyní tak potřebný, v uvozovkách, tak na to musím říct, že samozřejmě ne úplně všem se ten zákon líbí, protože ne úplně všichni chtějí mít a to si myslím, že lze říci o řediteli fakultní nemocnice vyšší odpovědnost za to, co dělají.

Musím znovu zdůraznit, že veřejných neziskových organizací speciálního typu máme více, a kromě toho, co tady už citoval ministr Ludvík, lze jmenovat dvě nejméně veřejnoprávní sféry, které jsou blízké zdravotnictví, kde ad hoc vzniklé neziskové organizace fungují dobře. Týká se univerzit, ale potažmo tedy vlastně výkonného prvku v našem kontextu lékařských fakult.

Poslední bod o problémech, které ten zákon bude řešit, bude už kratší. Týká se vnitřních problémů fakultních nemocnic a lékařských fakult. Benefitem návrhu je odstranění napětí mezi potřebami zdravotnictví a akademické sféry, jmenovitě lékařských fakult v akademické sféře. Dvojkolejnost pracovníků fakultních nemocnic, kteří mají, a to se týká zejména šéfů klinik, které jsou klíčovými útvary ve fakultních nemocnicích a zůstanou i v univerzitních, tak ti šéfové klinik mají dneska dva oddělené šéfy. Ředitele nemocnice a v rámci svého úvazku lékařské fakulty děkana lékařské fakulty. Stále častěji platí, že tyto dva subjekty se dohodnou, ale někdy je to velmi obtížné a zákon v podstatě tu dohodu zakládá jakožto dohodu povinnou, aby ty nové útvary univerzitní nemocnice mohly fungovat. Zůstávají věci nedořešené.

Některé již zákon odstraňuje, ale otevírá se tady přinejmenším dostatečný prostor pro obě strany, jak ty zbývající problémy řešit téměř povinně, ale zejména kreativně, a to v rámci smlouvy mezi nemocnicí a fakultou, která bude muset být. Nebudu pokračovat ve výčtu důvodů pro zákon. Podstatné jsem řekl. A jenom konstatuji, že přeměna fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice by byla velmi pozitivním příspěvkem ke zvýšení efektivity našeho zdravotnictví. Nemocnice řízená státem nemá silnou motivaci chovat se racionálně a hospodařit s vlastní zodpovědností. A netýká se to jenom vrcholového managementu. Týká se to i jednotlivých klinik, které se chovají velmi různě v této sféře, a managementu nemocnice, vrcholovým manažerům to přidělává hodně práce. Ta zvýšená zodpovědnost zahrne de facto i zodpovědnost jednotlivých klinických pracovišť, která, pokud ji nepřijmou, by taky mohla přijít o své příležitosti. Vedení nemocnice snadno podléhá politickému vlivu, pan ministr to tady už naznačil, a musím konstatovat, že ministři se v tomto směru, řeknuli to diplomaticky, v minulosti chovali velmi různě. Odstátnění a převzetí plné zodpovědnosti ze strany nemocnic je proto vysoce žádoucí. Vztah fakultní, resp. univerzitní nemocnice k příslušnému kraji je jednou z těch věcí, která není v našem systému úplně dobře vyřešená a vede k častým dvojkolejnostem. Snadno zde vznikají konkurenční a kompetenční spory a zákon by jejich řešení mohl naznačit v případě, že by v orgánech univerzitní nemocnice byl alespoň jeden zástupce za příslušný kraj, pokud v něm fakultní nebo univerzitní nemocnice je. Znovu tedy opakuji na úplný závěr, že návrh si podle mne zaslouží propustit do druhého čtení, kde všechny tyto problémy mohou být velmi extenzivně diskutovány. Já vám děkuji, pane poslanče.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Já říkám: ale za těch dvacet let ten problém bude naprosto stejný.